Já nevím.

Paní poslankyně říká, že někdo nepracuje, jak má. Já jsem to úplně nepochopil.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážená vládo, vážené dámy a pánové, já musím na některé věci reagovat napříč, co tady zaznělo. Dovolím si vzhledem k tomu, že u dětí ty infekční choroby jsou velmi často, tak ty zkušenosti jsou poměrně velké.

A teď vám řeknu jeden příběh, který je ze včerejška.

Přišla si jenom pro zprávu. To nám řekla až po dvou měsících. Takže jak chcete dělat preventivní opatření?

Pokud nebudeme dodržovat Takže nyní pan poslanec Mašek, také s faktickou poznámkou.

A nyní k tomu, co přijalo Ministerstvo zdravotnictví. Myslím si, že domácí izolace, resp. domácí karanténa pro ty, kteří se vrátí z exponovaných oblastí, což pro nás v současnosti je Itálie u všech těch případů, je naprosto namístě.

Samozřejmě je to těžké rozhodnutí, ale tam se předpokládá, že skutečně na rozdíl od návštěvy našeho hokeje, tam moc Italové nejezdí, takže tam si myslím, pane Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, že sám víte dobře odpověď, proč zrovna tato akce nebyla doporučena, její konání.

A co udělalo Ministerstvo zdravotnictví?

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Byl jsem atakován, ale nejenom já, ale i ostatní představitelé samosprávy.

Já se nebojím koronaviru, já se bojím případné paniky.

Takže ještě jednou, velmi pozitivně kvituji toto rozhodnutí.

Já bych tímto chtěl apelovat to, co už tady zaznělo u kolegy, že ano, mladší ročníky mají výrazně menší riziko jakýchkoliv komplikací, a měli bychom tedy myslet nejenom na tu situaci, že si můžeme dovézt něco do rodiny a můžou to odnést naši rodiče a prarodiče, protože musíme myslet hlavně na tu rodinu a samozřejmě i na své okolí, a na druhou stranu když to vezmu i na malé oddělení třeba naše, tak pokud by tři kolegové byli v karanténě a jeden by onemocněl, tak v tu chvíli já zavírám dětské oddělení.

V té televizi by mělo opravdu zaznívat, jak se mají ti lidé chovat, jakým způsobem a kde se mají hlásit, a to je to podstatné. A potom řešit ta konkrétní ohniska nákazy, která se mohou objevit, protože lidé cestují a určitě ty kontakty tam budou.

Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, já se chci ohradit proti těm tezím, které tady zazněly, že opozice hledá jenom to špatné na všech krocích vlády v souvislosti s tím, co se děje nyní s tou nákazou, která se Českou republikou a Evropou a světem šíří. Prostě to není pravda.